Když se podíváte, kdyby všechny pozměňovací návrhy byly pouze ze strany opozice, tak se to dá hodnotit jako spor vlády a opozice.

Já jim to právo neupírám.

K tomu já se hlásím.

Nevím, jestli se na to dostane tento týden, nebo ne.

Obávám se, že tady může nastat stejná situace. Chceteli uvést další příklad, tak si řekněme stavební zákon. Máme tady stavební zákon. Byl jsem osloven z řad vládních poslanců, že je připraven komplexní pozměňovací návrh a jestli jsme ochotni na něm spolupracovat. Říkám, jsme připraveni na takovém návrhu spolupracovat. Projde nám v prvním čtení stavební zákon, aby následně vládní poslanci, ne opoziční, přicházeli s komplexním pozměňovacím návrhem a k tomu se posléze přijímaly další desítky pozměňovacích návrhů všech běžných, které asi nesnesou to měřítko komplexního?

Zrovna to je věc, v které pokud najdeme shodu, uděláme dobré cíle, dobré nástroje, tak ten zákon může být stabilní a nemusí se měnit velmi často.

Byly zapracovány, nebo byly odmítnuty?

To je skoro nemožné při dnešní legislativě.

Ale je to tak byrokraticky náročné.

To bez těch regulativů vlastně neuděláte.

A klíčová otázka je protože ten cíl je dobrý, to je cíl, na kterém se s panem poslancem Junkem shodnu, že musíme chránit i celý ten prostor, nebo aspoň ty prostory, které si tu ochranu zaslouží máme k tomu nástroje? Půjde to?

Děkuju za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem působil ve státní památkové péči jenom krátce, jenom asi deset let, naposledy jako ředitel Památkového ústavu středních Čech, takže i to je už docela dávno, nechci se k tomu příliš vyjadřovat. K tomu, co říkal předřečník kolega předseda, takzvaná dvojkolejnost památkové péče má logiku. Národní památkový ústav jako odborný orgán, který stoprocentně hájí a chrání zájmy památkové péče, a odborné orgány těch ORP, které potom rozhodují na základě podkladů tohoto orgánu a které by měly také ta rozhodnutí uvést do souladu s životem, s realitou, protože musí také vzít v úvahu i jiné věci než zájmy státní památkové péče. Pak to logiku má. Ale jinak spíš k tomu předřečníkovi přede mnou, ke kolegovi Junkovi. Musím říct, že jeho výhrady, které vycházejí z hluboké odborné znalosti, jsou naprosto relevantní.

A bohužel se obávám, že opravit ve výborech to nepůjde. Takže tam skutečně ten odpor víceméně všech profesních organizací, kterých se to týká, to je jednotná fronta, která se proti tomu zákonu postavila. A musím říct, že to jsou lidé, kteří by jej potom měli z přesvědčení dále uvádět v život. A to se asi nepovede. To se asi nepovede, když už teď na začátku ten odpor je takový silný vlastně napříč všemi obory, celým spektrem památkové péče.

Ano, tomu zákonu jsem vytkl některé věci, to určitě, ale jinak jsem zhodnotil, že ten zákon má svoje pozitiva, je důležitý.

Takže to si úplně nemyslím, že by byl takový problém.